Děkuji.

Vážený pane poslanče, já nemohu jinak než konstatovat, že podle jednacího řádu má přednostní právo prezident republiky, předseda vlády, ministři, předsedové poslaneckých klubů, předseda a místopředsedové Sněmovny a místopředsedové klubu mají přednostní právo pouze ve chvíli, kdy jsou předsedové omluveni ze schůze.

A skutečně to, že se to teď nevyžaduje, je benevolence předsedajícího, aby předsedové poslaneckých klubů oznámili, že třeba na určitou část to všichni respektují schůze se omlouvají, a potom nastupují práva místopředsedů.

A nezlobte se na mě, já ještě dobře vidím a kolega Válek tady byl, hovořil dokonce s našimi kolegy.

Takže tolik. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že tyhle procedurální spory jsou naprosto zbytečné.

Takže já jenom říkám, že já jako předseda poslaneckého klubu buď jsem omluven z jednání Sněmovny, a nejsemli a odcházím například na kameru dolů do Atria, tak zajdu za předsedajícím a říkám: Teď tady nebudu tu a tu dobu přítomen a moje přednostní právo přechází na místopředsedu nebo místopředsedkyni klubu. Je to naprosto jednoduché, snadné a předcházíme tím těmto sporům, byť i tento způsob je kapánek obejití jednacího řádu. Děkuji, můžeme pokračovat. Nyní tedy vystoupení pana kolegy Výborného, nikoliv jako zpravodaje, pokud má zájem dodržet to pořadí, jak je přihlášen, ano? Potom se připraví paní kolegyně Kateřina Valachová. Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou. Já bych nyní vystoupil už tedy k samotnému věcnému obsahu této velké novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Také s obrovským společenským, ekonomickým i právním, dopadem na realitu současné České republiky.

To znamená, dokážeme účinnými opatřeními připravit ten systém tak, abychom dokázali lidi, kteří se dostanou do problémů s plněním svých závazků, dostat je zpátky do systému, tak to bude mít pozitivní efekt na všechny účastníky toho procesu. Musíme na straně jedné šetřit práva věřitelů, a pokud je to možné, tak zajistit to, aby v maximální možné míře byly jejich pohledávky uspokojeny. Na straně druhé je potřeba, aby ten celý systém fungoval, aby byla nastavena pravidla jak pro exekutory, tak pro exekuční soudy, aby skutečně ten systém byl funkční a pomáhal. Bude to mít obrovské beneficium i pro stát, protože stát samozřejmě nebude přicházet o ušlý příjem daňový a další a lidé, pokud možno, se dostanou z šedé zóny do reálných ekonomických vztahů i směrem ke státu.

Je vedeno celkem bezmála 4,5 milionu exekučních řízení. Je potřeba spravedlivě říci, že ten počet klesá neroste, ale naopak klesá. To znamená, jsou tady nějaké pozitivní efekty, to je bezesporu, ale pořád je to obrovské číslo.

Nesou na tom svůj díl viny samozřejmě i politické reprezentace, které tady umožnily vznik tohoto prostředí. Ale řada věci se v minulosti už podařila úspěšně změnit.

To všechno jsou pozitivní věci. Stejně tak bych rád připomenul i to, k čemu přispěl kolega Jaroslav Klaška, poslanec v minulém volebním období, kdy se mu podařilo prosadit novelu zákona o spotřebitelském úvěru a zásadním způsobem omezit ten naprosto nekontrolovaný byznys v rámci nebankovních půjček, který zde existoval. Tudíž mnoho z těch věcí, které dnes ještě jako reziduum z minulosti budeme řešit, tak dnes už fakticky možné nejsou, sektor nebankovních půjček je regulován ze strany České národní banky a jejich počet se pohybuje někde kolem 90 institucí.

Jak jsem říkal, má dvě roviny. Jednu rovinu řešení problémů z minulosti. Tady krátce připomenu některé pozměňovací návrhy, pod kterými jsem podepsán, a požádám vás o jejich podporu.